93. Žádost o vyslovení souhlasu

Jednání výboru bylo přerušeno. V této souvislosti se na mě paní předsedkyně Němcová obrátila se žádostí o přerušení projednávání tohoto bodu.